Já jsem ten bod nazval Aktuální situace v náboru zaměstnanců na Ministerstvo životního prostředí. Proto jsem rád, že tady ve své dvojjediné roli je dneska pan ministr práce a sociálních věcí a zároveň ministr životního prostředí.

Prostě už se to bere jako hotová věc. Já bych chtěl doufat, že i nadále bude platit, byť bohužel dneska vidím vzrůstající počet stranických nominací, ale znovu, v případě asi to, co jsme tady řešili v rámci novely služebního zákona, že s ministrem přichází nějací lidé, odborníci a ti mohou mít i stranickou legitimaci, to asi není chyba nebo něco, co je zakázáno.

Jestli si to nemyslíte, tak je vidět, kam se to posouvá. Já chci doufat, že bude i pro další zaměstnance, nejenom v rámci služebního zákona do budoucna, nejenom na Ministerstvu životního prostředí důležitější, jestli tady existuje jasná odborná způsobilost, jestli tady existují odborné předpoklady, než to, jestli chodím v neděli do kostela. Základní!

Děkuji za pozornost.

Dnes. Zatím poslední přihlášenou je paní poslankyně Věra Adámková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Je to zákon zcela apolitický, neboť zdraví si nevybírá, nemocní jsou ti i ti a jedná se opět o velkou diskriminaci dárců kostní dřeně, dobrovolných dárců kostní dřeně, kterým jste se rozhodli v případě, že budou nemocní po tom odběru, nedat plnou nemocenskou. Apeluji zejména na zdravotníky.

Čeho se bojíte, prosím?

Takže zvažte, prosím, své svědomí.

Pak si hlasujte, jak chcete. Čeho se na tom bojíte?

Děkuji, paní poslankyně. To byla poslední přihlášená k návrhu pořadu. Táži se, zda se ještě někdo hlásí? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány. Nejprve bychom hlasovali návrhy z grémia.

Tyto návrhy byly přečteny, takže se domnívám, že je není třeba opakovat. Zaznamenala jsem žádost o odhlášení, odhlásila jsem vás a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Jen upozorňuji, že jsme byli všichni odhlášeni, takže příchozí prosím, aby se přihlásili. Nyní tedy bychom hlasovali o návrzích z grémia tak, jak zde zazněly.

Počet přihlášených se ustálil.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. A nyní budeme hlasovat o zbývajících návrzích tak, jak zazněly. Prvním návrhem byl návrh pana předsedy Jakoba, který navrhuje bod číslo 4, sněmovní tisk 285, což je zákon o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online, navrhuje ho zařadit jako třetí bod na dnešní den. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 133, proti 16.